Takže ani to, co jsem tady četl z těch citací, a určitě na to pan kolega Miroslav Kalousek bude reagovat, tak já neříkám, že to tak všechno opravdu bylo.

Vy všichni víte, že Česká televize o mě informovala, že jsem byl členem představenstva Farmy Čapí hnízdo, a. s. Já jsem tehdy prosil Českou televizi, ať se podívá do výpisu z obchodního rejstříku to je dvacet vteřin.

Děkuji za pozornost.

Dále se omlouvá pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch od

Prosím máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já se vyjádřím k tomu vystoupení, které tady četl pan kolega Faltýnek. Mně to vůbec nevadí, že jste to četl, je to někdy rychlejší a konzistentnější, ale na rozdíl ode mě jste chvílemi ani nevěděl, co vlastně čtete, což si myslím, že by se dalo příště napravit. Ano, pane předsedo, já nazývám věci pravými jmény, tak jsem nazval i ten zákon, který jsme přijímali, a který jsme skutečně přijímali především proto, nebo kvůli osobě předsedy vlády. A chtěl bych vám k tomu ale připomenout to, co už jste neřekl prostřednictvím pana předsedajícího, že jsme ten zákon museli přijmout proto, že vy jste změnili pravidla hry a politickou kulturu, nepsaná pravidla hry, a předsedou vlády se stal člověk, který by se nikdy dřív předsedou vlády stát nemohl. A proto tady máme tento zákon. Ale pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, i přes tento zákon se zde objevuje nebezpečí a vzniká zde riziko, že podnikání pana Babiše budou platit čeští daňoví poplatníci. A to je ta podstata, o které tu mluvíme, a to je to, co nechceme a čemu se snažíme tady zabránit.

A my chceme, aby tato jednání probíhala pod kontrolou Poslanecké sněmovny, protože nevěříme, že vláda bude jednat v zájmu České republiky, ale máme podezření, že by mohla jednat v zájmu Agrofertu nebo Andreje Babiše. To je podstata dnešní debaty. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Miroslav Kalousek, vaše dvě minuty. Prosím máte slovo.

Že to není zveřejněno, je logické, protože to by byl návod, na co se může každý vykašlat, protože mu to potom někdo odpustí. Ty výbušné články, které jste četl, vyprovokovaly asi 27 trestních oznámení v tom roce.

A tudíž ani já nevěřím některým novinovým článkům. Ale čemu věřím, je třeba zpráva OLAF, kde se jednoznačně píše o podvodu.

Nám se prostě blíží škoda. Ujišťuji vás, že se nám blíží škoda. A naším společným cílem by mělo být tu škodu minimalizovat.

Tak prosím vaše dvě minuty.

A cituje třeba ty texty. Tak buď teda platí to, co říká pan Babiš, což podle mě není pravda, potvrdil to tady i pan Kalousek ta škoda skutečně nebyla ve výši těch korekcí.

Tak podle mě by se alespoň měly sladit ty noty, abychom tady neříkali jo, my tady hovoříme o několika stech milionech, čtvrt miliardy, půl miliardy, nějaké škody v souvislosti ze střetu zájmů, ale vy jste tady za ty roky protože to není pravda. Pokud tedy platí, že byla nějaká škoda na státním rozpočtu v částce přes 30 miliard, tak odpověď paní ministryně Schillerové, ten materiál, který leží ve Sněmovně, odpověď na 106 a informace, které tvrdí dvě ministerstva, nejsou pravda. Já jsem strašně rád, že nemám tu zkušenost, co pan Faltýnek, protože my jsme tady nebyli v minulém volebním období. Tak na nás hnutí ANO nemůže furt házet nějaký, co my jsme tady provedli, jako to tady dělá jiným stranám. Nicméně i v předchozím volebním období bylo na Ministerstvu financí hnutí ANO.

Nyní požádám o vystoupení pana poslance Pavla Bělobrádka a připraví se pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím máte slovo, vaše dvě minuty. Děkuji.

Tady jde přece o to, že vy tvrdíte, že není znám obsah toho auditu, a on znám už je, je z veřejných zdrojů. Kdyby tam bylo napsáno, že je všechno v pořádku, tak věřím, že si ho přečtete. A stejně tak dlouhou dobu, co jste v politice, tak poukazujete na různé kauzy, na různé situace, na různá témata, na různé závěry, z nichž mnohé nebyly prokázány, ale o kterých se psalo. On tomu nevěří, ale vy jste zároveň slovy mnohých vašich představitelů, včetně vašeho předsedy, odkazovali na to, co kdo napsal o někom, ačkoliv se to často neprokázalo, včetně toho, že obviňoval lidi z toto, že jsou zloději.